Zrušení EET je nevýhodné jak pro veřejnou sféru, tak i pro občany a podnikatele. U podnikatelů dojde k opětovnému obnovení nekalé konkurence a šedé ekonomiky. Je to další demotivující prvek, který působí na podnikatele v České republice. Mělo by být tedy překvapením, že s tím přichází vláda, která deklaruje, že je vládou pravicovou. Podnikatelé současně přijdou o přirozenou možnost vymezit se vůči kritice, že nepřispívají férovým dílem k plnění veřejných rozpočtů, a tedy fungování státu.

Protože rezignovat na kontrolu nehodlá ani pan ministr, jak tady řekl v úvodu. Společně s tím samozřejmě tyto daňové kontroly nejsou zadarmo a budou stát stovky tisíc korun na administrativních nákladech. A stejný podíl nákladů finančních, ale i časových bude muset nést taktéž podnikatelský sektor. Na tomto místě doplňuji, že naprosto zbytečně.

Tyto informace mám přímo z rozhovoru s podnikatelským prostředím po celé České republice. Pro občany zrušení EET nese taktéž významné náklady.

Chci upozornit některé poslance, že Česká republika není jen Praha. Oni na to často zapomínají.

Zrušení EET však nese významné náklady i pro veřejný sektor. Stát totiž přijde o důležité informace, které mu EET poskytovala.

To v důsledku zvýší efektivnost výkonu státní správy daní.

Pánové, takto se skutečně nedá dělat politika.

Tato vláda v boji proti inflaci dělá absolutní minimum, a přitom dnes rušíme nástroj, který by mohl vrátit 13 miliard českým domácnostem na zpomalení snižování jejich životního standardu.

Je zcela zřejmé, že tyto negativní postoje vycházely z politické kampaně současné pětikoalice, která byla nebývalých rozměrů. Z průzkumu agentury STEM vyšlo také, že EET přispívá k narovnání podnikatelského prostředí v České republice.